Protože vyměnilo vládu.

Českým občanům to zcela jistě není. Ale jedno je jisté.

I dnes tady sedí jen dva ministři.

Nenechte se znevažovat.

Děkuji. A prosím další přihlášenou do obecné rozpravy... Vidím zde jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Martina Exnera. Pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího na paní Karlu Maříkovou. Já bych chtěl jenom říci, že válku nikdo nevyhlásil ani Ukrajině, a přesto nám Rusové vyhodili do vzduchu Vrbětice a vedou proti nám válku dezinformační, energetickou i hybridní. A v Bruselu nejsou nevolení úředníci, ale jsou tam naši europoslanci, jsou tam i naši zástupci například v Evropském soudu a tak dále. Tak já mám ten pocit už mnoho let a zřejmě nebude sám. Takže děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ke svému předřečníkovi.

Pokud vím, tak v Evropské komisi jsou úředníci, které nikdo nevolí a nehájí zájmy těch států, které tam zastupují. S další faktickou se nikdo nehlásí, takže můžeme opět přejít do obecné rozpravy. Paní poslankyně, máte slovo. Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh novely reaguje na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi. Konečně. A proč to trvalo tak dlouho?

Zpracovatelé se snažili předložit celkový obraz složité situace a nevídaně vložili analytickou část obsahující přehledné grafy, tabulky do důvodové zprávy. Jedná se sice o hodně důležitou část, ale ta nejdůležitější část tam není.

I když vím, že ministerstvo je tam nebylo povinné uvádět, přesto se domnívám, že tam být uvedeny měly. Pokud ministerstvo nezajímají sociální dopady, tak proč předkládá tento zákon? Jen připomínám, že dle názvu kapitoly bychom se měli dozvědět o sociálních dopadech, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé a osoby se zdravotním postižením.

Stačila by spolupráce mezi ministerstvy, aby si sociální dopady vysloužily zmínku v důvodové zprávě. Analytická část výborná děkuji. Ano, potřebujeme ho. Musím uznat, že nic jiného nám nezbývá. Pokud však vláda bude rychlá jako doposud, tak ani tento zákon nám nepomůže.